Ano, někoho tím zaměstnáme, na ministerstvu určitě, protože to bude muset procházet.

Jak zajistíme, aby to nebylo zneužito ke konkurenčnímu boji?

Připouštím, že jsou malé cestovní kanceláře, které mají obrat takový, že nemusí být plátci, ale tam ten problém zřejmě reálně příliš existovat nebude.

Paní ministryně se znovu hlásí o slovo, čímž otevře obecnou rozpravu. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se vyjádřím a pokusím se to vysvětlit ještě jednou, nicméně toto jsou přesně věci, které bychom chtěli nechat i do výborů a do druhého čtení, ale zkusím ještě jednou reagovat na Českou národní banku. Budeme to my. A my to chceme dělat, protože to máme v kompetenci, a myslím si, že je to tak i správné. Ta druhá věc, opravdu, co budeme dělat s těmi daty. Celkovou novelou se budeme snažit ochránit naše spotřebitele, to znamená občany. Budeme mít databázi, kde všechno bude evidováno, a já ani neříkám, že se k tomu budou dostávat jednotlivé cestovní kanceláře. Budou to informace naše, které budou v našem systému, které bude MMR gestorovat a které bude mít k dispozici.

To, co zde říkala paní zpravodajka Berdychová my bychom byli velice rádi, pokud by ten termín byl zkrácen tak, aby novela platila od 1. dubna 2015. Děkuji paní ministryni. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já určitě vítám to, že je tady tendence pokračovat v určité ochraně spotřebitele, tedy toho, kdo si objednává službu u cestovních kanceláří. Povinné pojištění cestovních kanceláří podle nějaké velikosti, větší či menší, já myslím, že je správné. Ale nevím, jestli jsem se nepřeslechl nebo jsem si špatně vyložil to, co tady říkala paní ministryně, ale ona říkala, že data, která budou sbírána o počtu zájezdů atd., budou sloužit pro přehled i pro pojišťovny.

Děkuji panu poslanci Urbanovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dneska máme konec října, říkáme, že potřebujeme zkrátit lhůtu na třicet dnů, příští týden je další schůze, takže toho času je opravdu málo.

Tak já tomu spěchu upřímně nerozumím, když současně slyším, a jsem rád, že ještě budeme diskutovat některé věci.

Je to v zásadě to samé, co jsem říkal já.

Děkuji panu poslanci za faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Fischerová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Pojďme připravit něco, co nebude vraceno nazpátek, aby to nebyl paskvil. Já vám za to moc děkuji, i paní ministryni. Děkuji paní poslankyni Fischerové. Není tady nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu. Vrátíme se zpátky k přikázání výborům. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále tady pan poslanec Kučera navrhl přikázání hospodářskému výboru. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále pan poslanec Kučera navrhuje přikázat tento návrh zákona k projednání hospodářskému výboru. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru. Dále eviduji návrh paní zpravodajky Berdychové na zkrácení lhůty o 30 dnů. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a hospodářskému výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.